Zahajuji odpolední jednání a prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky volby. Prosím, máte slovo. Tak já děkuji za slovo. I já vám přeji krásné odpoledne a v rychlosti budu konstatovat výsledky volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tajné volby, kterou jsme prováděli dnes před obědovou pauzou. Bylo vydáno 133 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení kandidáta tedy bylo 67. Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo, ani jeden z kandidátů tedy nezískal potřebný počet hlasů. Milan Bouška obdržel 50 hlasů a kandidát Jan Mrzena 65. Tím, že nikdo zvolen nebyl, konstatuji, že volba končí, je uzavřena a v souladu s volebním řádem volební komise vyhlásí novou lhůtu pro nominace, pro podání návrhů, tedy celý ten proces pokračuje... nebo se vrací na začátek.

Ta je poté projedná a poté budeme volit znovu. Takže ještě jednou: v druhém kole Milan Bouška 50 hlasů, Jan Mrzena 65, zvolen nebyl nikdo a volba tímto končí. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče.